Vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych vás ve stručnosti seznámil s návrhem rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení.

Co se týká otázky příjmu, jak už jsem uvedl, celková suma je ve výši 780 milionů korun.

My jsme si dovolili, a takto jsme prezentovali tento návrh i ve výboru pro veřejnou správu, navýšit o 300 milionů. Proč tento návrh takto máme?

Změnou zákona došlo k tomu, že veškeré finanční prostředky státu a nakonec i územních samospráv byly převedeny do ČNB a samozřejmě tyto volné prostředky tak nejsou v žádném případě úrokovány.

Na základě uvedených skutečností je proto navrhováno, aby se zvýšil objem úvěrových prostředků o 300 milionů, aby se rozšířily aktivity úvěrových programů o program na podporu modernizace bytů fyzickými osobami.

Jde informace pro vás o projekt, který je spolufinancován z evropských zdrojů, plně administrován Komerční bankou, to znamená, ta nese i rizika za splácení těchto poskytnutých finančních prostředků. A kouzelné na tom je, že tyto finanční prostředky natékají do České republiky jako zdroje Evropy. A samozřejmě poté co budou vráceny žadateli právě díky úvěrovým možnostem, budou nadále takto používány Státním fondem rozvoje bydlení už jako národní finanční zdroje.

V tuto chvíli děkuji za pozornost. Konstatuji, že tento sněmovní tisk projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 8/1. Žádám, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Václav Horáček a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že pan ministr tady uvedl všechny podrobnosti, které jsme projednávali na výboru pro veřejnou správu, tak bych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a přihlásil bych se pak v podrobné rozpravě k tomuto usnesení.

c) pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu.

Také nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Prosím pana zpravodaje, aby nás provedl usnesením, o kterém budeme hlasovat. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.